Jenom vás k tomu chci vyzvat, abyste toto opatření prosím dodržovali. Děkuji a máte slovo, pane poslanče. Děkuji, paní předsedající.

Všichni jsme slyšeli, jak se ty ostatní strany zaklínaly tím, že budou respektovat výsledky voleb a zastoupení v Poslanecké sněmovně, a je to myslím poprvé, kdy kandidát druhé nejsilnější strany nebyl zvolen do vedení Sněmovny. Považujeme to za jasnou demonstraci síly, na kterou mají právo, žádné signály o tom, že by to mělo vypadat jinak a že by nemělo být zastoupení stran podle výsledků voleb, ale nebyly.

Vážení kolegové, vážené kolegyně, zní vám ta slova povědomě?

Tohle chcete vysvětlovat voličům? Jak nedemokratické a jak názorné předvedení válcovací mašinérie koalice, která nás zřejmě tady čeká. Myslím, že strany koalice by měly ze svých názvů vyškrtnout slovo demokratické. Bylo by to fér. Děkuji za pozornost. Děkuji.

Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně a kolegové, jenom v rychlosti tady shrnu to, co tady předřečníci říkali. Myslím si, že nemá smysl, abych vysvětloval, že všichni, co tady sedíme, zastupujeme demokratické politické strany ve volbách.

A je to i dobrý signál pro spolupráci, protože nás nečeká dobré období.

Většina voličů volila jiné strany, to je potřeba si uvědomit.